Já jsem si udělal takový stručný monitoring posledního týdne z našeho tisku. A co se vlastně odehrálo? Jsou to tři věci.

Za druhé, v minulém týdnu pokračuje soud se znalcem a úředníky, kteří připravili prodej státního podílu v OKD fakticky panu Bakalovi. Náš stávající premiér Bohuslav Sobotka.

Prezident ho nevyslyšel, když to řeknu slušně, a řekl, že chce slyšet jméno nástupce.

Nepochybuji, že kolegové koaliční partneři i poslanci ze sociální demokracie a KDUČSL program schůze nepochybně podpoří. A to, že většina médií, hlavně veřejnoprávních, jde proti Babišovi a proti našemu hnutí, to není vůbec důležité.

Není asi ani podstatné to, že všechny strany, co tady sedí, si najímají PR agentury, které jim navrhují, jak poškodit politické konkurenty. Už jsme si na to zvykli, že takto to funguje léta, a nic s tím asi neuděláme.

Zaznělo tady a bude tady zaznívat xkrát, a je to pravda, že Sněmovna je suverénem a může si přijmout usnesení, jaké chce. A to nikdo nezpochybňuje. Ale na jedno bychom neměli zapomenout: nad Sněmovnou je ještě silnější suverén a to je volič. On by měl rozhodnout, kdo se bude podílet na řízení naší země.

Bohužel. Děkuji za pozornost. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan ministr Pelikán, po něm pan předseda Stanjura.